Pojistka, která říká: inflace je tak vysoká, že se důchody automaticky valorizují. 15 miliard sleva na poplatníka, součást daňového balíčku schváleného, prosazeného, naší vládou. Ano, uznávám, že byl součástí kompromisů, na kterých jsme se vzájemně dohodli, a některé vládní strany tento balíček skutečně podpořily. To je pravda. Další 4 miliardy jsou snížení spotřební daně na pohonné hmoty. To už jde za vaší vládou.

Takže pomoc ve své podstatě nula. Další 4 miliardy je zrušení silniční daně. Pomoc také minimální, dotkne se zhruba asi něco přes 800 tisíc podnikatelů, kteří po tomto opatření ani nevolali. Přesto i tento váš návrh, který jde za vaší vládou, jsme tady podpořili.

A to ještě bohužel není všem dnům konec. Od začátku jsme říkali, že aby zvýšení mělo smysl, mělo by být alespoň 20 %.